Prosím, aby místo u stolku zpravodajů zaujala ministryně pro místní rozvoj Karla Šlechtová a zpravodaj pro prvé čtení poslanec Ladislav Okleštěk. Táži se paní ministryně, případně pana zpravodaje, zda si chcete vzít slovo v tento moment. Nevidím zájem. Dobře. Nyní tedy budeme pokračovat v obecné rozpravě, kterou tímto otvírám. Eviduji několik přihlášek. První je paní poslankyně Matušovská. Připraví se pan poslanec Okamura a... Paní poslankyně Matušovská se dnes omlouvá, děkuji. Není zde.

Další řádně přihlášenou je poslankyně Halíková. Připraví se pan poslanec Grospič. Prosím, paní poslankyně, máte slovo. Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Vážení členové vlády, kolegyně a kolegové poslanci.